A nyní bych všechny přítomné požádal, tak jak bylo dohodnuto na dnešním grémiu, abychom si společně připomněli památku Mistra Karla Gotta minutou ticha.

A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Krutákovou a poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na určení osoby ověřovatelů. Jestliže tomu tak není, zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovatelkami 35. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Janu Krutákovou a poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou.

S náhradní kartou číslo 23 hlasuje pan poslanec Hájek. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 35. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme za prvé vyřadit: